Děkuji, pane předsedající. Ono totiž zrušení odpočtu úroku z hypoték je zrušení jediné podpory vlastnického bydlení, pořízení vlastnického bydlení, kterou střední třída má, protože většina lidí si pořizuje nemovitost právě na hypotéku.

V době nedostatečné nabídky je to zhoršení daňových podmínek pro pořizování nových nemovitostí.

To není podpora bank, jak tady řekl pan poslanec Bláha vaším prostřednictvím, to je podpora střední třídy a podpora lidí. Proto my jsme přišli s několika pozměňovacími návrhy. A přišli jsme i s dalšími pozměňovacími návrhy, které například zachovávají odpočty hypoték a snižují celkovou roční částku na možnost odpočtu těch úroků. Případně jsme přišli s návrhem na prolongaci toho přechodného období. To nebylo, paní ministryně, naše přání, to byla nabídnutá ruka a snaha, paní ministryně, o nějaký kompromis. Bohužel se ukázalo, že máte nulovou ochotu naslouchat našim argumentům a jednat o nějakém kompromisu. To, že tady máte v současném složení Sněmovny většinu hlasů, neznamená, že máte vždy pravdu. A mě mrzí, že jste nenaslouchala názorům našim a našich kolegů z opozičních stran bez ohledu na politický klub a ke všem pozměňovacím návrhům jste dala na rozpočtovém výboru negativní stanovisko.

A já bych chtěl požádat i ostatní vládní poslance, aby se skutečně zamysleli nad důležitostí vlastnického bydlení. Stejně tak, abyste se zamysleli nad tím, že cenu bytů určuje zejména jejich nedostatečná nabídka, která se nijak dramaticky stávajícími programy vlády nezvýšila. Nepomohl tomu program Výstavba z Ministerstva pro místní rozvoj, nepomohly tomu už velmi málo využívané půjčky pro mladé, což byl velký tahoun této vlády, a nepadl na úrodnou půdu. Co by ovšem pomohlo rozvoji nabídky bydlení, ale i celé ekonomice, je například snížení DPH na výstavbu bytů.

Protože platí, a mnohé ekonomické analýzy to potvrzují, že jeden milion korun investovaný ve stavebnictví přináší tři miliony korun do celé ekonomiky.

A rozhodně ke zvýšení nabídky bytů nepřispěje ani prodloužení daňového testu z pěti na deset let, které v tomto návrhu navrhujete, paní ministryně. To, co jste tady říkala, a to, co máte napsáno v důvodové zprávě, a to, co říkali vaši kolegové na rozpočtovém výboru, to je ekonomicky absurdní zdůvodnění, protože je naprosto nepravdivé. Protože už jste někdy viděli, že se zajistí dostatek nějakého statku, nějakého výrobku v ekonomice tím, že se více zdaní? No to je přece ekonomicky absurdní tvrzení. Navíc, když se podíváte do reality nemovitostního trhu, tak ti, co dnes rychle točí nemovitosti, na které jste směřovala svoji argumentaci, tak to činí dnes už do pěti let a už dnes si do ceny nemovitostí započítávají daň z příjmů.

Dopadne to zase jenom na střední třídu, na ty, kteří třeba koupili v době, kdy se dařilo, jeden byt například pro své potomky a dostali se do nějakých ekonomických problémů z důvodu ekonomické krize nebo nějakých osobních problémů a budou nuceni tento byt prodat. Tak na ty tento návrh prodloužení daňového testu dopadne.

To je opravdu cíl, o který by nám mělo jít všem. Samozřejmě podpoříme zrušení té daně z nabytí nemovitosti. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji. Mám zde jednu faktickou poznámku, pan poslanec Dolínek. Než přijde, přečtu dodatečné omluvy.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji, vážený pane předsedající. Vážená paní vicepremiérko, vážené kolegyně, kolegové, ono by jedno oko nezůstalo suché po vystoupení pana kolegy Munzara. Ale on tady až mockrát zopakoval jednu větu je to bydlení pro střední třídu. Ale my přece neděláme zákony pro střední třídu.

Je to ta ODS, která zamezila mobilitě práce a která zamezila tomu, aby tady mohlo fungovat to, co funguje ve všech zemích, které vy zmiňujete.

To je přesně ten rozdíl, který musíme vnímat, a proto říkám já podporuji to, aby byla zrušena tato animozita, kterou máme. To jsme zajedno.